Děkuji.

Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. Prosím.

Děkuji. Pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se tímto přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnil v obecné rozpravě při minulém projednávání tohoto sněmovního tisku a který je v systému pod číslem 5516. Jenom pro připomenutí. Jedná se o navýšení příplatků pro třídní učitele a pro pedagogy vykonávající specializované činnosti, a to na rozdíl od těch jiných návrhů zde nejdeme absolutní částkou, ale procenty, která by byla vypočítávána ze základny platového stupně v té platové třídě, do které je pedagogický pracovník zařazen. Rozumíme z toho nejvyššího platového stupně. Čili řešení systémové i do budoucna i tak, aby se k tomu naši následovníci zde nemuseli vracet, a to, řekněme, v parametrech pět až sedm procent, to znamená, tak, aby i ředitel měl volnou ruku pro to, aby se mohl rozhodnout, kde v rámci těchto limitů stanoví výši třídnických, respektive specializačních příplatků. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, já se přihlašuji k pěti pozměňovacím návrhům, které jsem blíže představil v obecné rozpravě.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji. Paní poslankyně Kateřina Valachová.

Prosím, máte slovo.

Děkuji. A pan poslanec Pavel Staněk, poslední přihlášený do... tady je přihlášený pan poslanec Pavel Staněk z hnutí ANO. Je to chyba. Takže máte slovo, pane poslanče. Já mockrát děkuji jako samodruhý.

Děkuji. A žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy nemám, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není a myslím, že nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, potvrzuje to i pan zpravodaj. Děkuji tedy jemu, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.